Já vám děkuji. Prosím. Ale chtěl bych, abyste pochopili, že to, co se odhlasovalo minule při projednávání tohoto zákona, bylo správné. Dítě, které přijde k pediatrovi v ambulanci, je stejně nemocné jako dítě, které přijde nemocné do nemocnice. Lékař, který ho ošetřuje, má mít jeden systém vzdělávání, který ho připraví na to, jak o to dítě pečovat. To si myslím, že je zcela zásadní, a všichni byste to měli pochopit.

Připadá mi, že by to spojení mezi nemocnicí a terénem mělo jednou provždy zůstat a neměly by se mu klást překážky a neměly by se mezi nimi vykopávat příkopy. Na závěr bych chtěl říct, že vystoupilo osm kolegů, z nichž někteří opakovaně. Vzneslo se několik návrhů, aby se projednávalo v devadesátce. Veto, aby se projednávalo v devadesátce. Zkrácení na 12 dní. Veto na zkrácení na 12 dní. A potom zamítnutí v prvním čtení. Já vám také děkuji. Nyní tedy budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Všechny vás odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

Nejprve se tedy budeme zabývat návrhem na zamítnutí, který předložil pan poslanec Kasal.

Byť opticky je tady poslanců většina, tak přihlášených svými kartami je pouze 63 poslankyň a poslanců. Takže já vás požádám, abyste se přihlásili svými kartami, aby Poslanecká sněmovna byla usnášeníschopná.